Obsahem je návrh, aby průkaz o povolení k pobytu už neobsahoval adresu cizince. Stanovisko garančního výboru je doporučující. Stanovisko navrhovatele?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Jedná se o pozměňovací návrh pana poslance Rakušana, který navrhuje odstranění části ustanovení mimořádného pracovního víza, tedy ta část, která stanoví, že cizinec držitel mimořádného pracovního víza nemůže podat na území České republiky žádost o jiné druhy pobytu, k pobytu nad 90 dní, k dlouhodobému pobytu, k trvalému pobytu, a dále, že tento návrh umožňuje cizincům s mimořádným pracovním vízem čerpat dávky státní sociální podpory atd. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Předkladatelem všech těchto bodů je pan poslanec a ministr vnitra Jan Hamáček. Obsahem tohoto pozměňovacího návrhu je změna důvodu ke zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu cizince ze čtyř odsouzení na tři a více odsouzení pro úmyslný trestný čin. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Předkladatelem je pan poslanec Hamáček. Ministerstvo vnitra bude moci zrušit povolení k trvalému pobytu, pokud byl cizinec odsouzen k nepodmíněnému trestu za spáchání úmyslného trestného činu. Ministerstvo vnitra bude také moci zrušit povolení k trvalému pobytu, pokud cizinec spáchal tři a více úmyslných trestných činů. Stanovisko garančního výboru je doporučující. Stanovisko navrhovatele?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písmenem I3 zjednodušení vyhošťování. V některých případech už nebude nutné, aby policie vyžádala stanovisko Ministerstva vnitra k vyhoštění na hraničním přechodu, když cizinec uvede, že je jeho vycestování možné, cizinec bezpečné země, neuvedlli skutečnost, že mu hrozí reálné nebezpečí, občan Evropské unie. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Stanovisko garančního výboru je doporučující.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Jako další je pozměňovací návrh pod písmenem I5. Předkladatelem je pan poslanec Hamáček. Stanovisko navrhovatele?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Další pozměňovací návrh pod písmenem I6. Předkladatelem je pan poslanec Hamáček. Tato úprava rovněž odstraňuje možnost průtahů řízení ze strany cizince při různých typech řízení směřujících ke zrušení jeho pobytu, neudělení oprávnění k pobytu a tak podobně. Stanovisko garančního výboru je doporučující. Stanovisko navrhovatele?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Předkladatelem je pan poslanec Hamáček.

Stanovisko navrhovatele?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Předkladatelem je pan poslanec Hamáček. Stanovisko garančního výboru je doporučující. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Návrh byl přijat. Jako předposlední hlasování je společné hlasování o návrzích uvedených pod písmeny J1 a J2 pana poslance Kolovratníka. Obsahem těchto pozměňovacích návrhů je informační povinnost zaměstnavatele hned v den nástupu cizince musí zaměstnavatel informovat krajskou pobočku Úřadu práce a do 10 dnů po ukončení práce takovéhoto zaměstnance. A dále, že při vysílání zaměstnanců do České republiky z ciziny má informační povinnosti plnit vysílající zaměstnavatel. Stanovisko garančního výboru je doporučující. Stanovisko navrhovatele?

Kdo je proti? Hlasování 246, přihlášeno 180, pro 135, proti 15.